Tady bych připomněla, že nejenže chybí místa v mateřských školkách, ale dlouhodobě za což jsme kritizováni i mezinárodními organizacemi téměř naprosto chybí místa v jeslích, tzn. péče o děti do tří let věku. Takže tento návrh nějakým způsobem vymezuje konkrétní podmínky. Co se týče výše úhrady za tuto péči, za tuto službu, výše bude stanovena poskytovatelem, ale maximálně to může být do výše zřizovacích a provozních nákladů. To znamená, že tato služba musí být provozována nekomerčně, což je také velice důležité. A počítá se s tím, že bude hrazena rodiči. Dále tento zákon doprovázejí daňová opatření, kde za prvé se do zákona o daních z příjmů zavede sleva na dani z příjmů fyzických osob pro poplatníka, který využije služeb péče o dítě předškolního věku, ať už se bude jednat o mateřskou školu, nebo se bude jednat třeba o tuto dětskou skupinu. Druhé daňové opatření se týká toho, kdo toto zařízení zřizuje, tzn. že si bude moci uznat náklady na provoz tohoto zařízení. Po několika letech byl vlastně před rokem v květnu 2013 konečně předložen do Poslanecké sněmovny, ale protože potom byla Poslanecká sněmovna rozpuštěna, nebyl onen legislativní proces dokončen. Oproti loňskému tisku tam ještě byly doplněny nejrůznější legislativně technické úpravy. Ještě bych ráda podotkla, že nedílnou součástí toho je vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, která se týká hygienických požadavků na prostory a provoz dětské skupiny do počtu dvanácti dětí. Děkuji za pozornost, byť omezenou, a doufám, že pustíte tento návrh do druhého čtení. Prosím paní zpravodajku pro prvé čtení, paní poslankyni Hanu AulickouJírovcovou, aby se ujala slova.

Děkuji. Pan poslanec Urban se omlouvá po zbytek jednacích dní této schůze ze zdravotních důvodů.

Tolik tedy omluvy. Otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty. Dobré dopoledne, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, prosím vás, mám jistý námět tady k tomu zákonu. Tahle republika má vybudováno x školek a těchto předškolních zařízení. Když jsem řešil se starostou v místě bydliště využití těchto objektů po 17. hodině, tak mi starosta řekl, že legislativa neumožňuje využití těchto objektů po této době. Chtěl bych tady při té diskusi potom, aby to někdo nějakým způsobem vysvětlil, a pokud to nikdo neřeší, aby se to nějakým způsobem řešilo, aby tyto objekty mohly být využívány i po této době, protože matky na sídlištích potřebují do divadla, občas nějakou kulturu, nákupy a nemají ty děti kam dávat a tyto objekty zůstávají nevyužité a je tam v tom prostě spousta ekonomických prostředků. Zdá se mi to neefektivní využití. Slovo má paní zpravodajka.